Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec zahraniční cesta, pan poslanec Adámek zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch do 19. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Farský zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, paní poslankyně Halíková zahraniční cesta, paní poslankyně Havlová zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa do 21. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Janulík pracovní důvody, pan poslanec Kasal do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Kořenek zdravotní důvody, pan poslanec Kott pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, pan poslanec Nykl pracovní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Plíšek zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová osobní důvody, pan poslanec Váňa bez udání důvodu, pan poslanec Zavadil od 15. hodiny zdravotní důvody. Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 11. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš pracovní důvody, pan ministr Brabec zahraniční cesta, pan ministr Chovanec zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy.

Děkuji.

Jeho pevné zařazení bude následně upřesněno. Grémium Sněmovny navrhuje následující strukturu jednání pro tento týden:

Tolik tedy dnešek. Zítra tam mám pouze technické sdělení.

V pátek zahájíme jednací den bodem 203, což je informace vlády k migrační krizi.

Zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy k pořadu schůze. První přihláška je pana poslance Okamury, potom přihláška paní poslankyně Černochové. Ještě poprosím o strpení pana poslance Okamuru. Dorazily další omluvy. Paní poslankyně Šánová se omlouvá z důvodu nemoci z dnešního jednacího dne.

A nyní už má slovo pan poslanec Okamura.

Toto téma je skutečně vysoce aktuální, proto bych chtěl poprosit o zařazení jako první bod dnešní schůze, protože jak víte, tak aktuálně se vláda snažila proti vůli občanů vnutit nezákonně africké a arabské imigranty do města Králíky v Pardubickém kraji. Na základě petice, na které naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, spolupracovalo s místními občany... Prosím o klid ve sněmovně. Prosím skupinky diskutujících, aby se usadily a umožnily pokračovat panu poslanci Okamurovi. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že ostatní politické strany toto téma vůbec nezajímá, proto tady hlučí. Děkuji, že jste mi zjednal klid, aby mě bylo vůbec slyšet.

Jak víte, tak tam vznikla nejenom petice, na které jsme spolupracovali a kterou naše hnutí SPD zveřejnilo tady ve Sněmovně, tak tam došlo i k tomu, že bylo svoláno veřejné zastupitelstvo, kterého se naši poslanci zúčastnili, a po společné práci se nám konečně podařilo tento vládní záměr zastavit. Teď, poté, co jsme pomohli občanům Králíků, tak ta samá situace nastává v Benešově u Prahy. Opět vláda se snaží proti vůli občanů a za jejich zády tam vnutit nezákonné imigranty do místního objektu. Proto občané Benešova sepsali petici proti umístění jakéhokoliv typu zařízení pro imigranty do jejich města.

Zároveň plně podporujeme vedení města Benešov v jednání, které povede k převodu těchto nemovitostí do majetku města za účelem využití pro potřeby občanů Benešova.

Já žádám, aby vláda a premiér Sobotka, který mi neodpověděl prosím vás, pane premiére na moji interpelaci před 14 dny, kdy jsem se vás tady ptal, abyste občanům sdělil, do jakých míst a obcí a měst, na základě jakých kritérií chcete umisťovat ty tisíce nezákonných imigrantů, které jste již vloni odsouhlasili proti vůli občanů. A vy jste mi neodpověděl.